Děkuji paní ministryni. Je zájem o doplňující otázku? Není, tudíž přistoupíme k další interpelaci.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To je samozřejmé.

Pokud ne, můžete nám říci, kdo takový podnět podal?

Proto bych se rád zeptal, jak by mohlo vypadat takové odůvodnění k zahájení správního řízení, neboť v žádném případě nemohl být žádný předpis porušen.

Děkuji, pane poslanče. Pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vezmu to tak nějak odzadu. Druhá věc. Nevidím jiný legitimní způsob, který je a vezmu to zpátky. Není jiný legitimnější proces než tento, zdali opravdu k něčemu došlo, nebo nedošlo, a tuto informaci již minulý týden, když jsem byl interpelován, jsem samozřejmě dostal od pana náčelníka Generálního štábu.

Ale znovu opakuji, že nechci předjímat, protože nevím.

Nic jiného.

To bych nechtěl. Děkuji panu ministrovi. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano.

Ono prostě jít ke kázeňskému řízení už znamená být důvodně podezřelý, že jsem něco porušil. A proto se to musí prošetřovat. Já chci upřímně věřit, že toto není tento případ. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím. Děkuji.

Další interpelující je pan poslanec Pavel Jelínek na pana ministra Jana Kněžínka. Připraví se paní poslankyně Olga Richterová.